Úvodem bych rád zdůraznil, že předložená novelizace autorského zákona je výlučně implementačním předpisem, který reaguje na schválení dvou nových předpisů EU nařízení a směrnice k provedení mezinárodní smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo s poruchami čtení.

Navrhovaná právní úprava bude přínosná z hlediska sociálních dopadů. Zlepší dostupnost autorskoprávně chráněných děl osobám nevidomým, osobám s jiným zrakovým postižením a osobám s jinými poruchami čtení, a tím jim umožní větší zapojení do kulturního a společenského života a rozšíří možnosti jejich vzdělávání. Přispěje mimo jiné k snadnější dostupnosti tuzemských autorských děl v přístupných formátech pro takto handicapované krajany a české studenty v zahraničí a k dostupnosti takto přizpůsobených zahraničních materiálů osobám se zrakovým postižením v tuzemsku. Já bych chtěl k tomu ještě dodat, že my tomu říkáme tzv. malá novela autorského zákona, kterou máme v legislativním plánu na tento rok.

To bude opravdu velká novela, kde tedy předpokládáme poměrně výraznější diskuzi než v tomto zákoně. Já proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna tento návrh propustila do druhého čtení. Děkuji vám za pozornost.

Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové.

Zavádí rovněž pravidla přeshraničního pohybu takovýchto děl.

Děkuji za pozornost.

Nyní otevírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím a obecnou rozpravu končím.

Není tomu tak, můžeme tedy se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Není tomu tak. Rozhodneme tedy v hlasování číslo 12, kdo souhlasí, aby tento tisk byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Není tomu tak. Takže konstatuji, že tento návrh nebyl přikázán dalším výborům, lhůta pro projednání bude podle zákona o jednacím řádu, to znamená 60 dnů, a já děkuji panu ministrovi kultury Iljovi Šmídovi, děkuji zpravodaji a končím tento bod.